Dobrý den všem.

Já jenom poprosím diskutující hlouček před řečništěm, aby umožnil paní poslankyni vystoupit. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, minulý týden jsem zde navrhovala při zahájení schůze zařazení nového bodu do našeho programu, a to s názvem Zahraniční politika České republiky. Své důvody jsem tam uvedla jasně, nicméně tento návrh Sněmovna nepřijala. Přestože jsem přesvědčena, že Sněmovna je kontrolním orgánem, tedy institucí, která má kontrolovat vládu, protože se nechci dočítat pouze z novin nebo z médií o tom, co si který člen vlády myslí o výrocích například pana prezidenta, které se týkají zahraniční politiky naší země. Domnívám se, že by Sněmovna tuto kontrolní roli měla skutečně reálně, naprosto jednoznačně uplatňovat. Proto mi dovolte, abych znovu požádala o zařazení tohoto bodu s názvem Zahraniční politika České republiky, a to na zítra, středu 10. prosince, po již pevně zařazených bodech. Děkuji. Také k pořadu schůze? Já nikoho nevidím, tak jste poslední, pane kolego. Já jsem schválně, kolegyně a kolegové všechny vás zdravím, včetně vlády a včetně pana předsedy čekal, až zazní všechny návrhy na změnu pořadu schůze.

Kolegyně a kolegové, začíná pravděpodobně, a tu pravděpodobnost já vidím jako hodně vysokou, poslední týden letošního jednání Poslanecké sněmovny. Rád bych, a spolu s vámi, věřím, aby tomu tak skutečně bylo.

Připravili jsme pro vás jako obvykle kalendář, abychom v souvislosti se změněným harmonogramem všichni měli šanci si do kalendáře poznamenat, jaký zrovna že týden je, a nedávali do toho týdne něco jiného, než tam skutečně patří dát, abychom se třeba i stihli i na základě toho kalendáře trošičku zklidnit a přemýšlet nad tím, že se můžeme především zabývat věcmi, které trápí občany a nikoliv přednostně těmi, které zde případně trápí nás samotné. Takže v této souvislosti mi dovolte, abych poděkoval za ten letošní rok. Nebylo vždy jenom zle, někdy bylo i méně zle, někdy bylo dokonce i skoro dobře. Aby ten příští rok byly situace, kdy je skoro dobře, častější, abychom se více respektovali, abychom více slyšeli názory i těch druhých a také je dokázali vnímat a přemýšlet o nich.

Není to žádná politika, čili nikoho to nemůže urazit. Já vám v této souvislosti chci popřát hezké svátky jménem poslaneckého klubu, i hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody a hodně osobních úspěchů do příštího roku. Pracovní úspěchy přejme přiměřeně nám všem. Děkuji. Děkuji panu předsedovi klubu KSČM a to bylo poslední vystoupení před hlasováním.

Pokud tomu tak není, tak jedním hlasováním.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Volný nový bod, zkrácení lhůty sněmovního tisku 311, smlouva Česká republika USA, jako první bod na dnešní jednání Sněmovny. Je to tak, pane poslanče. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Zeptám se: je zde zájem hlasovat odděleně, nebo můžeme jedním hlasováním? Nikdo nenamítá proti spojenému hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Vondráček, abychom bod číslo 32, což je zákon o místních poplatcích v prvém čtení, tisk 219, zařadili dnes po bodu číslo 6.

Kdo je proti tomuto návrhu?